Ono je to směrem k veřejnosti populární.

Nesedí mi, že někdo nabyl zázračně majetku, když na začátku komunální politiky v Praze měl jednu mizernou neprosperující pumpu a dneska má firmy, které mají možná cenu stovek milionů či miliardu. Tam se nic neděje. Takže já mám čím dál větší a větší pochyby. Proto bych byl rád, kdyby se paní ministryně spravedlnosti, a nebude to vůbec jednoduchý úkol, podívala na celou řadu těch případů, udělala si statistiku, podívala se, jak končí, jak dlouho trvají. Obrovsky je napadána ve veřejnosti amnestie vypsaná prezidentem Klausem. Určitě řada věcí tam neseděla a neměla tak být, ale málokdo už si v této společnosti a už tady i ve Sněmovně tehdy nastolil otázku: Je normální, aby jakýkoliv soud nebo stíhání, dokonce trestní soud trval více než třeba pět let, šest let? Kolik je ta přiměřená doba?

Takže já chci, abyste i přemýšleli. Ono už to není dneska jenom o imunitě jednoho poslance. Já si myslím, že je potřeba se touto věcí zabývat, a pokud vy jako vládní koalice v tom něco neuděláte, tak ono to doběhne vás. Vy nezvednete výkon ekonomiky, pokud některé zákony nezměníte. Demokracie není o tom, že budeme každého stíhat. Mně už to přijde, že už tady začíná být v některých aspektech spíš jakási demokracie stalinského typu. Žádnou prosperující společnost na světě nevybudovali prokurátoři. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi stručnou poznámku na to, co zde dosud zaznělo.

Současně bych si dovolil položit otázku, zda jsme se nedostali do stavu, kdy až příliš snadno se politici stávají subjektem trestního řízení.

V tomto smyslu nepochybně bychom se měli zamyslet, jestli to náhodou není i vinou nás zákonodárců, že přijímáme takové zákony, které dovolují takovou rozličnost různých výkladů, protože konkrétní příklad pana docenta Svobody je přece o tom, zda byl správně aplikován zákon o veřejných zakázkách.

Vy se můžete odchýlit od ceny, vy můžete prodávat za nižší cenu, ale vždy ta odchylka musí být zdůvodněná, musí být transparentní a nesmí být diskriminující.

Já v současné době nemám žádnou ani faktickou, ani řádnou přihlášku do všeobecné rozpravy. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nevidím žádnou přihlášku, a proto se ptám pana zpravodaje, chceli závěrečné slovo.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů bych v takovém případě, pokud už chcete konkrétně návrh na hlasování, v současné době přerušil projednávání tohoto bodu. Zároveň bych tím ukončil dnešní jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny a přerušil jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny do zítřka 9 hodin ráno.